Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem tady návrhem pana poslance Ondráčka byl motivován k tomu, abych přednesl ještě jeden návrh, protože té tzv. kauzy těhotné vražedkyně se týkají dva tisky.

Takže pokud budou projednávány pevně zařazené, budou projednávány u sebe.

Já vám děkuji. Návrh je hlasovatelný.

Dovolím si na úvod své žádosti o zařazení nového bodu na program této schůze připomenout, co je náplní agend zmocněnce vlády pro lidská práva. Zmocněnec má v gesci agendy lidských práv, romské menšiny, národnostních menšin, neziskových organizací, zdravotně postižených, sociálního začleňování a rovnosti žen a mužů. Určitě se všichni shodneme na tom, že pro výkon takovéto funkce je nutný zejména vysoký morální kredit, stejně tak jako se shodujeme na tom, že takovýto kredit žádáme od veřejného ochránce práv či veřejné ochránkyně práv a ombudsmana. A jak jsme v minulých týdnech a dnech byli svědky, tak bohužel tedy jedna z kandidátek nevyhovovala tomuto přísnému kritériu, a nevidím tedy důvod toho, proč by v tu chvíli ale měla vyhovovat kritériím, která jsou vlastně stejná pro výkon funkce zmocněnce vlády pro lidská práva.